Doporučuji najednou. Najednou. Je zde požadavek na oddělené hlasování? Není tomu tak.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat.

Dvakrát nesouhlas. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat. Jsem přesvědčen, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích. Je tomu tak?